Takže mě by potom zajímalo v takovém případě konkrétní vyčíslení těch nákladů, a ne jenom, že Ministerstvo spravedlnosti bude mít velké problémy.

Čili proto si myslím, že by každý z nás měl hlasovat tak, jak to cítí. Já vám také děkuji. Prosím. Já jenom aby bylo jasné a zřejmé to, co říkala paní kolegyně Vildumetzová. Ona hovořila o tom, že se některé údaje nezveřejňují. Tak prosím pěkně žádný, z těch pozměňovacích návrhů neříká nebo neomezuje to, že by někdo neměl údaje do registru uvádět. Všechny údaje jako doposud bude uvádět v registru. A rozdíl je v tom, že část jich bude veřejně dostupná, část jich bude neveřejná a i tyto neveřejné údaje budou dostupné pro orgány činné v trestním řízení, kontrolní orgány. Děkuji za upřesnění.

Dobrý den. Co to je za nesmysl, že tady vzniknou paralelní privátní registry? Pokud ano, tak to bude nelegální a nezákonná činnost! Tak proč to vůbec tady říkáme?

A už tady máme jednu poměrně velkou skupinu sprostých podezřelých a to jsou živnostníci. A teď chceme vyrobit druhou skupinu sprostých podezřelých a to jsou radní a starostové.

Opravdu, to bylo nemístné. Další faktická poznámka, pan ministr. Tak prosím, pan ministr.

Děkuji.

Děkuji za slovo. Já se pokusím to ještě jednou vysvětlit pro pana Stanjuru.

Ministerstvo spravedlnosti naprosto legálně všechny ty informace poskytne.

Takže tohle se podle mě stane.

Nevím, jak jinak vám to vysvětlit. Snažil jsem se. Děkuji. Pane kolego, jsem přesvědčený, že by to šlo říci i lépe. Faktická poznámka, pan poslanec Birke, připraví se pan poslanec Válek.

Za prvé.

Tak, děkujeme. Další pan poslanec Válek, poté se připraví s faktickou pan poslanec Kolovratník. Prosím, vaše dvě minuty.

Což netušíte, kde to je.

Nám se opakovaně stávalo v nemocnici, že různí zaměstnanci si lustrovali náměstky, ředitele a zjišťovali, kde se léčili, kam chodili, a to samozřejmě není dobře. Tak první věc, co bych chtěl vědět, a já se fakt ptám, protože to nevím, asi nějaký důvod je, proč by to mělo vadit. Ale proč by mělo vadit, chtěl bych to vysvětlit, když se někdo bude dívat na informace o mně, abych věděl, kdo se na ty informace dívá?. A druhá věc.

Další faktická poznámka, pan poslanec Kolovratník, připraví se pan předseda Stanjura. Dobré dopoledne. Ale reakce předřečníků mě vyprovokovaly, tak jak reakce, obracím se především na Ondru Benešíka a Marka Výborného, kolegové. A je to vlastně na Zbyňka Stanjuru.